Takže důležité jsou výsledky.

Poprosím dále pana poslance Kučeru a připraví se pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.

A to jsem takhle přesně řekl, najděte si to ve stenozáznamu.

A jenom na závěr bych tady ukázal účtenku z rakouského penzionu.

Potvrzuji, že jsme spolu svedli mnoho i mediálních soubojů, i tady.

A ta vláda to vzdala, protože to by nebylo 12 hodin, možná 12 měsíců hlasování. Takže v tomhle ohledu jsem byl velmi skromný.

Děkuji za upozornění.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Ale tohle opatření je zrovna takové a zrovna v té chvíli, kdy je ekonomika našeho státu zkoušena jako nikdy, kdy každá koruna, která se má utratit, se musí dvakrát obrátit, a tady patří dnes projednávání EET?

Z mého pohledu a z toho, jaké vlastně signály se ke mně nesou právě od veřejného sektoru, ale právě i toho podnikatelského sektoru, tak ji zvedá právě proti převážné většině podnikatelů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi dobře si pamatuji, a mnozí z vás, co tu tehdy seděli, určitě také, jakým martyriem a negativními reakcemi jsme jako hnutí prošli, když jsme my tehdy za hnutí ANO tento nakonec skutečně fungující model do řízení českého hospodářství vnesli.

Přes všechny překážky a brblání srovnatelné při bouřích řemeslníků při zavádění strojů v rámci průmyslové revoluce ve Velké Británii se nakonec ukázalo, že se do domácí ekonomiky podařilo vmáčknout nástroj, jehož smysl není postaven na udávání, jak je v našich krajích bohužel historickou módou, ale právě nástroj, který pomáhá živnostníkům a podnikatelům.

V provozech moderní gastronomie pak i stále množící se možnosti úhrady kartou jako běžná součást platebního procesu.